Já bych byl opatrný. Vy ženete republiku zpátky do velice nebezpečné, riskantní situace. Voliče jste si koupili. Dobře, volili vás, většina tedy, ne všichni, ale koupili jste si je. Pokud něco panu předsedovi rozpočtového výboru nebrala hlava, je to přeci jednoduché.

Padesát šest, nebo kolik je to dneska, něco takového, z toho tvoří export vozidel. To HDP spadne a pak už nebude pravda vaše tvrzení, že relativní zadlužení se sníží.

To jde pak velice rychle. Nevím, nevím.

Vy tady místo toho budete řešit, jestli centra excelence zrušíte, protože už na ně nebudete mít peníze. Vy tady budete zřejmě odrbávat fondy rizikového kapitálu, které slouží jako inovační nástroje, ale státními zásahy ekonomiku nezachráníte. Říkám, teď je to jízda na hodně divokém koni a doufám, že zatím ten kůň se zklidní. Uvidíme v příštích možná nějakých dvanácti měsících. Děkuji za pozornost. Přestože bych to nerad pokoušel hlasováním, tak předpokládám, že na tom, odkud kam teče Vltava, se doufám ještě v této sněmovně shodneme. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pardon, pane poslanče, s faktickou poznámkou, omlouvám se, je přihlášen pan poslanec Pilný, takže jeho dvě minuty mají přednost. Nechápu, jak souvisí zdanění investičních fondů s vědou a výzkumem. To je první poznámka. A druhá poznámka.

Pokud vím, stačí si přečíst seznam titulů a opravdu bych byl rád, kdyby mi tam někdo našel českou firmu. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Na české burze není tolik investičních příležitostí, a tak prostě pak si hledáte, a dneska není přeci problém.

Proto se tady přijímala ta obrovská složitá legislativa investičních regulovaných fondů.

Nicméně to jsou ty základní klíčové nástroje pro rozvoj. To není, že nalijete do Ministerstva průmyslu a obchodu několik miliard, nebo desítek, kde chytří úředníci, ti určitě vědí a určitě mají veliký zájem na tom, aby rozhýbali českou vědu.

Takže tohle je naprosto chybná cesta. Ale hlavně my ani ty osvícené státní úředníky ve své většině nemáme. Takže jenom tolik. A panu Votavovi když tak odpovím soukromě. Děkuji panu poslanci. Nyní konečně pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, teď už opravdu máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych se podívat na rozpočet také optikou Ministerstva spravedlnosti v rámci i mé účasti v ústavněprávním výboru. Myslím si, že bohužel nemůžeme být spokojeni, zejména ve výdajových blocích, co se týká vězeňské části rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. Čísla v rozpočtu i výhledy na další roky nedávají dostatečnou perspektivu, zejména co se týče výdajů na Vězeňskou službu České republiky. Akutní problém českého vězeňství jsou nejen nízké platy. Ty jen velmi těžko můžou motivovat k řádnému výkonu služby. Typicky plnohodnotným příkladem je pozice ve funkci strážný, který čerstvě nastoupil. Vězeňská služba stejně jako ostatní bezpečnostní sbory musela čelit skokovému snížení platů. Druhým neméně vážným problémem jsou stoupající počty odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody v důsledku dlouhodobě neřešené vysoké recidivity pachatelů. Jde především o majetkovou trestnou činnost. Tento stav může vést v horizontu několika let k přeplnění českých věznic, což znemožní jakékoliv koncepční změny v oblasti vězeňství především z důvodu vysoké personální přetíženosti Vězeňské služby a také z důvodu vysokých ekonomických nákladů. Tato recidiva má několik objektivně doložitelných příčin je to vysoká zadluženost pachatelů, nezaměstnanost a dlouhodobá absence pracovních návyků. Je to také nedostatečná připravenost na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a následný život na svobodě. Rozpočet by měl odpovídat i na problematiku zaměstnávání odsouzených jak ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i možného zaměstnávání po propuštění z trestu. Návrh rozpočtu ani jeho výhledy nedávají příliš naději na to, že by se našel dostatek prostředků na řešení právě výše zmíněných problémů. Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové. Rád bych při projednávání státního rozpočtu upozornil na to, jak se k některým otázkám přistupuje velmi nekoncepčně a bez dlouhodobého výhledu. Příkladem toho je rozpočtování výdajů na bezpečnost, především policii, jak v roce příštím, tak v letech 2016 a 2017, kam padá výhled rozpočtu.

Všichni také víme, že to bylo se závazkem vlády, že se jim prostředky do roku 2014 vrátí. Že se vrátí to, co bylo sebráno. Stále slyšíme, že došlo k navýšení platů, pořád dokola to opakují jak politici, tak i novináři. Ano, došlo k navýšení platů u všech státních zaměstnanců. U některých dokonce již poněkolikáté. To se ale netýká bezpečnostních složek. Těm se platy bohužel stále nevrátily na původní úroveň.